A rovněž, co potřebujeme nastavit změnu sběru dat o kojení a zpřesnění monitoringu prostřednictvím ÚZIS, Ústavu zdravotnických informací a statistiky, tak abychom skutečně měli relevantní data, ze kterých můžeme vycházet.

Ten nevyšel zdaleka tak špatně, jak by třeba někdo mohl čekat. Paní poslankyně má zájem o doplňující otázku? Děkuji.

A zejména mě zajímá, jsouli členem i samotné ženy, matky, příjemkyně péče. Protože i tento pohled je vždy důležité zohledňovat. Druhá otázka. Jaké finance budou tedy na podporu této pracovní skupiny k dispozici? Zda například ministerstvo chystá nějaký dotační program nebo zkrátka podporu i prostřednictvím rozpočtu.

Děkuji za slovo.

My máme dotační program týkající se podpory prevence, což bezesporu kojení je prevence.

Pro mě je to důležité, byť, jak říkám, někdy to může vypadat jako běžná věc.

Děkuji, pane ministře. Přistoupíme k další interpelaci a to je interpelace paní poslankyně Věry Kovářové. Děkuji za slovo.

Je jich u nás stále velmi málo, což má jednu klíčovou souvislost. Šance na nalezení shody je 0,5 až 1 % a navíc současní dárci stárnou a počet nově příchozích je nedostatečný. Vážený pane ministře, chtěla bych se vás zeptat, zdali se Ministerstvo zdravotnictví chystá udělat nějaké kroky k větší motivaci lidí, aby se zapsali do registrů dárců, ať už kostní dřeně, nebo krve. Jakou cestou se ministerstvo vydá? Například jestli nejít cestou zvýšení benefitů pro dárce. Například mi v této věci loni prošel návrh na zvýšení daňového zvýhodnění dárců, či v současnosti jsem podala pozměňovací návrh, který přispívá k větší motivaci zaměstnavatelů pouštět své zaměstnance darovat krev. Děkuji za odpověď. Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď. Prosím máte slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, opět velmi důležité téma. Děkuji ze připomenutí této oblasti, která je skutečně velmi důležitá.

Já vím, že byly nějaké mediální výstupy ohledně toho, že není dostatek dárců.

Je to asi jedno procento populace. Není to nějaký úplně zásadní rozdíl.

My se snažíme o tomto informovat.